Tak ty poznámky před závorkou. Já už jsem před tímto jednáním řekl, že to bude takový test parlamentní demokracie dneska. Proč?

Tady musím říct a zatím kvitovat, že přes noc tedy podle návrhu Marka Bendy nepojedeme a zatím se debata netlumí. Zároveň je potřeba také říct, že drtivá většina příspěvků se skutečně týkala obsahu toho, co tady projednáváme.

Poslední poznámka před závorkou.

Já jsem se tak jako díval, co jsme všechno schvalovali v oblasti daní, a když si vzpomenu, tak rušení daně z převodu nemovitosti, tak ta se zrušila i na váš návrh, když jste byli v opozici. Zrušení superhrubé mzdy také.

Takže vy vlastně, kdyby ODS měla naplnit úplně program, tak by měla být v opozici. A je to opravdu realita.

Tak já to říkám ve váš prospěch. To není jako negativní.

Vy jste tady na mikrofon řekl, férově jste přiznal, že jste to navrhli, ale koaliční partneři vám řekli, že ne.

Potřebujeme konsolidaci? Hned na začátku jste položil dotaz. Ano, to se shodneme, potřebujeme. Jakým způsobem to udělat?

Tak jsem se díval a našel jsem si čísla dluh sektoru vládních institucí.

Takže vy jste to za tu dobu zadlužili o 16 %. Ano, byla nějaká ekonomická situace. To vím, to mi nemusíte ani říkat.

Došlo ke zvýšení daní? Ano, byl ekonomický růst. K tomu se pak dostanu. Pak se to začalo měnit v roce 2020, samozřejmě logicky nástupem covidu.

A já se k tomu dostanu. Tady s vámi naprosto souhlasím a také od nás neslyšíte nedělat nic.

Takže souhlas, extrémní názory ne, ani Řecko, ani nic. A tohleto mám pocit, ta komunikace, která jde kolem, spíš směřuje k tomu, že se straší.

Ale že tam máte i další momenty, které vynecháváte. A tady směřuje k tomu můj první dotaz. Za prvé, efektivnější výběr stávajících daní.

Tak můj dotaz je, kde tady v tom návrhu, anebo jaká opatření jste doposud přijali, kde jste zefektivnili výběr stávajících daní? Stávajících daní! Ne, že to automaticky všechno budu zvyšovat. Druhá věc, samozřejmě více daní vyberete vinou inflace, neříkám díky, všimněte si vinou, protože to je jako negativní, ale i ekonomickým růstem. Nemusíte zvyšovat daně. Takže se chci zeptat, jaké je prorůstové opatření součástí tohohletoho balíčku?